Také děkuji. Mám tady v tuto chvíli avizovány dvě přihlášky z místa, a to pana poslance Milana Ferance a Kláry Dostálové, ale s přednostním právem se hlásí předseda poslaneckého klubu pan Marek Benda. Pane předsedo, máte slovo. Já jsem měl pocit, že rozprava už končí, tak jsem chtěl reagovat na některé věci, které tady zazněly, ale začnu dvěma omluvami za sebe. Za prvé omluvou paní předsedající, kterou jsem se skoro pokusil uvést v omyl. Má pravdu v tom, že navrhovatel nemá přednostní právo a že mi udělila slovo, protože jsem předseda poslaneckého klubu, nikoliv navrhovatel.

Za prvé, návrh zákona, který tady byl v roce 2014 projednán a schválen, byl poslanecký návrh zákona, to nebyl vládní návrh zákona, a řada z vás, kteří to dneska tak kritizujete, že je to poslanecké, tehdy tady byla a pro návrh pana kolegy Sobotky a dalších, kteří ho přinesli jako poslanecký návrh zákona, a byl to nový zákon o státní službě, hlasovala. To samé se týká trochu paní zpravodajky, která něco vyčítá vládě. Já bych rád upozornil, že vláda odpovídá Poslanecké sněmovně, nikoliv Poslanecká sněmovna vládě, to znamená, že dokonce ani vládní poslanci ve svém konání nejsou vázáni programovým prohlášením vlády, maximálně koaliční smlouvou, a pokud vláda nepřinesla takový návrh zákona, tak ho přinesli poslanci.

A druhá otázka se týká těch konzultací s Komisí.

V tuto chvíli povinná není, je třeba pouze dodržet principy, které Komise stanovila, ale není povinná konzultace, takže nám nevyčítejte, že žádná konzultace neproběhla, taková konzultace není zapotřebí. Děkuji, pane předsedo. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já se shodnu s kolegou Bendou, že opravdu vláda odpovídá Sněmovně a že jsem kritizovala, že programové prohlášení vlády se ignoruje tím, že je předkládán poslanecký návrh zákona, který se týká věci, která je obsažena v prioritách programového prohlášení vlády, nicméně vzhledem k tomu, že tento poslanecký návrh zákona předložilo pět předsedů politických klubů, tak se domnívám, že programové prohlášení vlády by pro ně nemělo být jen cárem papíru. Ale samozřejmě poslanci mají právo dávat své návrhy, jen víte, stačilo to nemít v programovém prohlášení vlády, to by úplně stačilo, ale když už to tam máte, tak to dodržujte. Paní poslankyně, děkuji vám za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan poslanec Radek Vondráček. Pan poslanče, máte slovo.

Děkuji mnohokrát za dodržení času. Nyní to byla poslední faktická poznámka.

Paní poslankyně, máte slovo.

Nevím, jestli zde už je pan poslanec Michálek, prostřednictvím paní předsedající, protože samozřejmě jsem si dala tu práci a našla jsem si jeho výroky, které směřovaly k legislativním postupům, a teď bych ráda Sněmovnu s nimi seznámila.